Z důchodců se tak budou stávat osoby na okraji společnosti, což považuji za nedůstojný stav. Proto navrhuji ponechání stávajícího znění. Kdybych to měl shrnout, při vysoké inflaci stát přijímá větší příjmy, protože jsou ceny vysoko, a tak logicky musí důchodcům přispět na zvýšené životní náklady.

Druhý pozměňovací návrh je věnován problematice zvyšování důchodů při růstu reálných mezd, fakticky při inflaci. Opět jde o to, že návrh zákona výrazně omezuje dramatické snížení životní úrovně, jak předpokládá stávající návrh zákona, pokud dochází k nárůstu inflace.

Vládní návrh citelně valorizaci snižuje tím, že místo poloviny navrhuje třetinový růst. Tím se skupina důchodců bude opět vzdalovat od životní úrovně pracujících. Z důchodců se zase budou stávat osoby na okraji společnosti, což považuji za nedůstojný stav odporující mezigenerační solidaritě. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo.

Děkuji za dodržení času.

A nyní se vracíme do obecné rozpravy k přihlášeným. Prosím, paní poslankyně. Paní předsedající, děkuji za slovo.

Tato vláda si dovolila zdražit a zkomplikovat životy těm, kteří si zaslouží klidný a důstojný odpočinek poté, co své životy zasvětili práci pro naši vlast, která se k nim v této chvíli takto obrací zády.

Nahlédněme tedy na hlavní body takzvané reformy, které začnu nedostatkem léků a jejich neúnosnými cenami. Nedostatek léků a jejich vysoká cena: Situace s tímto nedostatkem má značně negativní dopady na skupinu důchodců a seniorů. Za prvé bych vypíchla nedostatečný přístup k lékům.

Další problém, s kterým se potýkají, je samozřejmě finanční zátěž.

Potom se samozřejmě dostáváme do situací, kterých jsme často v lékárnách svědkem, když v lékárně senior se rozmýšlí, který lék si nevybere ze svého receptu, neboť na něj nemá finance. Zdražení léků znamená omezení péče a prevence, snížení životního standardu, zhoršení zdravotního stavu, ztrátu nezávislosti a ve finále i omezení životních radostí seniorům, kterým jako každému jinému patří právo na životní radost a plnění jejich zájmů.

Je nezbytné, aby se vláda zaměřila na řešení této situace a zajistila, aby všichni občané včetně seniorů měli přístup k cenově dostupné a dostupné zdravotní péči a lékům.